Ti lidé vlastně nevěděli, že jim v řece teče něco, co může ohrožovat jejich zdraví. A i na toto by bylo dobré poukázat, aby příště existoval jakýsi manuál, jak v takovýchto situacích postupovat. Byl bych velmi opatrný, jak tady zaznělo z úst pana ministra, s tím, že naše komise něco ohýbala. A to, že jeden člen komise hlasoval proti té zprávě, to je taky pochopitelné. Prostě mohl mít na to jiný názor. Už to tady můžu říct, protože se k tomu fakticky sám přiznal, že to byl on, takže už to není žádná tajná informace. Já jenom nechápu, a zaznělo to tady z úst pana poslance Strýčka: on řekl, že nehlasoval pro tu zprávu proto, že nesouhlasil se zřízením té komise.

Myslím si, že tam tedy za hnutí ANO měl být nominován člověk, který by v té komisi chtěl pracovat. A když se bavíme o tom, co ve zprávě bylo odhlasováno a zařazeno a co nebylo, tak také chci poukázat na to, že všichni členové komise se snažili zohlednit všechny připomínky, které dorazily.

O tom chloru mluvila i pracovnice Povodí Moravy a další lidé, a dokonce dle jejich sdělení tuto informaci poskytli i policii, takže to není věc, o které by se nevědělo.

Takže, pane ministře, není pravda, že by se o tom chloru nebo něčem podobném nikdo nezmiňoval. Pouze z toho ti lidé byli zmateni.

A já bych jejich tvrzení moc nezpochybňoval, protože jsou to lidé, kteří s tou řekou žijí, kteří u ní jsou i mimo období, kdy je tam takováto nějaká havárie, a samozřejmě oni jsou kompetentní k tomu, aby posoudili rozdíl mezi normálním stavem a stavem těsně po havárii. Takže já bych si z nich rozhodně legraci nedělal.

Já si myslím, že selhal, a jako osoba, která má spolupracovat s policií, je skutečně nevěrohodný. Ona nečekala na to, až naše komise dá k tomu nějaký podnět, ona začala konat sama.

To pak samozřejmě po čase popřel.

To není divné? No, mně to připadá velmi divné, a takovýchto věcí kolem této kauzy byla celá řada. Takže tolik mé doplnění, pane ministře.

Vždyť ty naše návrhy na úpravu legislativy, to si myslím, že jsou věci, které se dají použít do budoucna a které budou ku prospěchu naší společnosti.

Děkuji za pozornost. Pan ministr s faktickou poznámkou.

Omlouvám se, pane poslanče Blaho, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Ale vy jste, já nevím, jestli mimoděk, omylem, anebo záměrně řekl jednu docela podstatnou věc, která ale potvrzuje to, co jsem říkal, nebo to, co mi vadí. No, to máte pravdu, ale není to státní správa pod rezortem životního prostředí. Já jsem jasně řekl, že tam zahaprovala koordinace. Ale ta zpráva je strašně orientovaná způsobem, že Česká inspekce může i za příliv a odliv ve finále, jo? Prostě za všechno, co tam vůbec je, tak vždycky to nakonec skončí, no ale tak ona tam ta inspekce buď za to může úplně, anebo se na tom nějak podílela. Říkám znovu, ve věcech návrhů konkrétních změn legislativních úprav, tam se shodujeme.

Ale dobře, není tady. Já jsem se úplně stejně jako vy nad nějakými věcmi pozastavil, nad věcmi, které tam podle mě nejsou a nemají logiku. A například prostě to, proč jste si jako komise nepozvali svědky Já se omlouvám, já jsem mluvil... Jo, mám technickou.